Takže je to samé takové jako vždycky mělo by se, utratilo se, projedlo se.

A znovu opakuji, nechme to prosím na historii, ať dá odpověď na to, jakým způsobem jsme v této krizi postupovali a jakým způsobem jsme se snažili podpořit ekonomiku a hlavně nenechat v tom naše lidi a naše firmy. Já vám také děkuji. Přeji vám pěkný podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Prosím, máte slovo. Dobrý večer, vážený pane předsedající, paní ministryně, členové vlády, páni ministři tři, kolegyně, kolegové.

Tady si myslím, že kdo jsou pamětníci více volebních období, i paní ministryně, která v té minulé vládě byla v roli náměstkyně ministra financí, tak já si nepamatuji, že bychom tady projednávali zákon o státním rozpočtu na příští rok a měli tak zásadní daňové změny rozpracované před třetím čtením.

Já si myslím, že to klíčové, co v tento okamžik tady leží dneska na stole, je především způsob a přístup ke zrušení superhrubé mzdy. Já pominu debatu z hlediska způsobu výpočtu, který považuji za chybný.

Tomu opravdu nerozumím. Je potřeba říct těm budoucím generacím, daňovým poplatníkům za několik let, kdo to zaplatí. V příštím roce toto zaplatí emise státních dluhopisů.

Takže taková ta obecná proklamace, že to pomůže všem lidem, není pravdou.

To tak prostě není.

A to tady v té debatě bohužel vůbec nezaznívá.

Ale já nevidím v tom rozpočtu ani tyto věci.

Já vám také děkuji. Děkuji za slovo. Dovolte mi jenom dvě poznámky k závěrečné řeči paní ministryně financí.

Dobrá.

Jedno, nebo druhé, paní ministryně, obojí je pravda.

To byla poznámka první. Poznámka druhá.